Nemůžeme přejít na návrh A1. Nechcete se fakt poradit a napsat si to, jak to má být? Přece nebudeme běhat při každém pokusu o hlasování. Ale ne! Já jsem to řekla.

Takže nyní budeme pokračovat hlasováním. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Ještě jsme nehlasovali dál, takže já vznáším námitku. Pominu tím nelogičnost, která je velmi neobvyklá, že se hlasuje proti legislativně technické.

Ano, já nechám o vaší námitce samozřejmě hlasovat. Dříve než tak učiním, svolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o přednesené námitce .

Proti?

Hlasování končím. Námitka byla přijata. Budeme tedy hlasovat o legislativně technických znovu, nejprve o legislativně technické paní poslankyně Havlové a poté o legislativně technické úpravě pana poslance Pavery. Prosím, pane zpravodaji, abyste se ujal hlasování.

Pane zpravodaji, to není ta legislativně technická. My hlasujeme o tom, co načetla paní poslankyně v rozpravě. Jsme v legislativně technických úpravách. Takže nyní pro info, abychom věděli, o čem hlasujeme, hlasujeme o legislativně technické úpravě, kterou načetla paní poslankyně v rozpravě ve třetím čtení.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 115, do kterého je přihlášeno 178 přítomných, pro 60, proti 79.